A zde se domnívám, nebo my se domníváme, že tento zákon je o jedné jediné věci: jsme pro další eskalaci bezpečnostní situace ve světě, nebo nejsme?

Je to ústavní zákon, čili bychom měli s obrovskou obezřetností zvažovat tyto věci, jaké kroky děláme, protože mohou být nevratné.

Tento zákon nic neeskaluje, pouze umožňuje vládě, aby konala rychle a včas v případě, že je tak nutné. Prostě jedná se o bezpečnost České republiky.

Děkuji.

To jsou vedlejší škody, vedlejší následky, které bohužel tedy stály životy další osoby.

Děkuji za slovo. Ale slyšel jsem správně, že bych někdy něco takového řekl? Jako teď jste mě, paní kolegyně, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, překvapila.

Ale to, co jste použila, to nepovažuji za fér argument, protože to vůbec není argument, to je pouze zavádění této diskuse trošku někam jinam. A opakuji znovu mě pouze nadzvedlo ze židle, a nechtěl jsem se toho zúčastňovat, to vyjádření člověka, který tam v těch misích byl a prostě ty civilní ztráty, které tam jsou, považuje za něco samozřejmého, normálního, protože vznešený cíl byl zabít teroristu a ten zbytek, to jsou prostě nutné ztráty. A to považuji za špatný přístup a je to nelidský přístup. Omlouvám se možná za něj. Já myslím, že je zbytečné se přesvědčovat o tom, jaké kdo máme vnímání světa.

Opět prostě selektivně tady vytrháváte jednotlivé věty z kontextu.

A já říkám, jak nebohé civilní oběti, dokonce oběti, kde většina z těch 176 lidí byli lidé, kteří byli íránské národnosti, tak jak k tomu přijdou oni, že se tímto způsobem někdo chová? Řekl jste si o to přirovnání, pane kolego prostřednictvím pana místopředsedy, sám a musela jsem na to takto reagovat. Reagovala jsem na to i z toho důvodu, že jsem obhajovala tohle počínání Spojených států amerických s ohledem na mezinárodní právo, protože pokud Američané se nechtěli dostat do podobné situace, do jaké se dostali v Benghází, tak museli reagovat tak, jak reagovali. Ale ještě máme jednu faktickou poznámku pana kolegy Lubomíra Volného.

Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Vaším prostřednictvím k paní kolegyni Němcové.

Bohužel, ano, ve válce se tyto věci dějí, ve válce bohužel, ano, umírají civilisté.

Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

Projednáváme tady konkrétní záležitost.

Paní poslankyně si to určitě nezaslouží.